Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegu Bžochovi. Já jsem v žádném ze svých předchozích vystoupeních neříkal, že to dělá celá vláda. Nicméně byl to ministr této vlády a byl to i premiér této vlády, který schválil globální pakt o uprchlictví, čímž otevřel zadní vrátka statisícům a možná milionům nelegálních imigrantů, kteří budou lhát o své skutečné situaci. Zaznělo tady od kolegy Bžocha taky jedno docela zásadní sdělení. A to je zásadní problém.

Je naprosto legitimní na toto upozorňovat.

Stačí si porovnat čísla nelegálních imigrantů, o kterých se ví, že jsou v Evropě nelegálně, a kolik jich bylo ve skutečnosti vypovězeno, včetně programů, kdy vlády jednotlivých národních států uplácejí nelegální imigranty, aby vůbec nasedli do toho letadla s poměrně značnou hotovostí, se kterou se vrátí do země původu, tam ji použijí na nějaké soukromé účely, a za rok je tady máte zase, aby dostali další balík. Takže o tom tady vedeme tuto debatu.

Já třeba poměrně často kritizuji pana premiéra a školskou politiku vlády. Dělám to tady při interpelacích uvnitř České republiky.

Děkuji. Takže mám tady čtyři faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Takže já bych si skutečně velice rád počkal na rozhodnutí Ústavního soudu. A posoudit to skutečně může jenom Ústavní soud, a ne že se tady budeme přehadovat přes mikrofon, jestli to je protiústavní, nebo není. Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček.

Já ještě jednou a naposledy se vrátím k tomu.

Mohlo býti neznamená, že je v rozporu.

Ale stejně to prostě bude tak, že rozhodneme my ve třetím čtení hlasováním. Možná do té doby, než bude třetí čtení, někdo zpracuje tu analýzu, nebo možná už ji kolegové, kteří to předkládali, mají, a budeme mít materiál.

Děkuji. Prosím. Dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího. Snad nezkazím panu poslanci Klausovi víkend, když mu sdělím, že i on je Evropan.

Ale v tomhle sále sedí také Moraváci, kteří jsou občany České republiky a zároveň členy Evropské unie.

Pan poslanec Jan Bartošek.

Tak v tom případě aby nezapadli i naši milí Slezané. Ale k tomu, co říkal pan předseda Koten, vaším prostřednictvím, a pro všechny ostatní. My jsme na výbor dostali materiál. A ono stačí si ho přečíst. Není potřeba nás mistrovat, co tam bylo, nebylo napsáno. Já to odcituji: K tomuto pozměňujícímu návrhu Ministerstvo vnitra dalo negativní stanovisko a píše: návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Ne mohl by být, nebo uvidíme, nebo počkáme na přezkum. Ten návrh je v rozporu s ústavním pořádkem. Dokonce píše, že zákon o pobytu cizinců před deseti lety obsahoval shodné ustanovení, které bylo Ústavním soudem zrušeno. Tady je to jasně definováno. To, co mi rozum nebere, je to, že vy to víte, víte, že je to v rozporu s ústavním pořádkem, a přesto tento pozměňující návrh podáváte!

Dělejte, co máte, nezatěžujte ústavní soudy a respektujte právníky, kteří v této oblasti mají mnohem větší erudici než vy. Poslední faktická no už není poslední. Takže pan poslanec Kopřiva a připraví se pan poslanec Radek Koten. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tady jde podle mě o obecný princip toho, že se někomu ukrajují práva. V tomhle případě cizincům, kteří nejsou občany České republiky ani občany EU. Dobře, beru. Můžeme mít rozdílné názory na to, jestli mají mít větší, nebo menší práva, nicméně já jsem zastáncem toho, že nějaká elementární práva by měli mít stejná, a to už z důvodu toho, že pokud teď začneme ukrajovat jim, tak potom, pokud tady pan předkladatel tohoto protiústavního pozměňovacího návrhu bude jednou potenciálně u moci, komu ta práva ukrojí dále... A ti už budou občané České republiky, kteří s ním třeba nebudou souhlasit.